Nyní tedy prosím pana ministra Stanjuru s jeho faktickou poznámkou.

Rozumíme slovu dohoda, že s tím souhlasí obě dvě strany?

Jak to bylo za nouzového stavu za Babišovy vlády? Já myslím, že nula. Já mám zprávy od policistů a hasičů, že to tak bylo. A vláda už o tom rozhodla. Částku předložili generál Vlček a policejní prezident.

Jsem šéfka bezpečnostní rady a policistů stále ubývá a ubývá.

Týká se to jak policistů, tak hasičů.

Dobře, omlouvám se. Prosím následně pana poslance Maška.

Ale vy jste říkal, že bude dostatek prostředků pro policisty. Dnes se ukazuje, že policisté jsou stále ve stejném podstavu, hledají peníze na to, aby si mohli vyplatit nebo aby jejich nadřízení mohli vyplatit mezi 15. a 25. rokem nějaké bonusy, aby zůstali u policie a neodcházeli.

A když jsme jednali na výboru pro bezpečnost o jejich potřebách, to jsou řekněme v nízkých desítkách milionů, 10 až 20 milionů, tak jsme se všichni tvářili včetně koaličních poslanců, že jim s tím pomůžeme. Nyní je přihlášena paní ministryně Černochová, následuje pan ministr Stanjura. Všechno jsou faktické. Děkuji, paní předsedkyně. Já to tady docela dlouhou dobu poslouchám a nestačím žasnout. Chci se zeptat všech kolegů z hnutí ANO, kteří kritizují pana ministra Rakušana, který je ve své pozici osm měsíců, kde byli oni osm let. Osm let tady fungovala vláda, kde hnutí ANO mělo dominantní podíl. Nikoho nezajímá, že ministr vnitra byl zástupce sociální demokracie.

Kde jste byli, kolegové? Proč jste nenavrhli rezortu Ministerstva vnitra více finančních prostředků? Proč jste nepodporovali návrhy, které jsem tady jako opoziční poslankyně a členka výboru pro bezpečnost předkládala?

Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Stanjura, prosím.

Nemůžu vyloučit, že si někdo někde stěžuje, ale připadá mi standardní, že pokud nějaký šéf instituce chce změnu rozpočtu, osloví příslušného ministra a pak se to projednává u těch ostatních institucí.

Já bych si dovolila reagovat na své předřečníky. Myslím si, že to, co tady zaznělo prostřednictvím paní ministryně obrany, bylo podle mého názoru velmi nefér, protože my jsme to opravdu, paní ministryně prostřednictvím paní předsedající, dělali.

Já jsem si to byla u naší paní ministryně financí, exministryně financí, ověřit a všichni dostali na odměnách finanční prostředky.